To je pravda, ale nemůžete tvrdit obojí najednou.

Mě by tedy zajímal postoj ministra životního prostředí. Pravděpodobně proti návrhu pana poslance Raise, ale fakt jsem to nekontroloval. Ale vy tu, pane ministře, píšete úplně něco jiného. Je to dobře, nebo špatně? Dochází k výpadku spotřební daně, nebo nedochází?

Potřeboval bych vyjasnit od pana ministra zemědělství, jestli tedy můžeme celou povinnost splnit čistými biopalivy, nebo nemůžeme.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem chtěl opravdu ve vší slušnosti poprosit pana ministra zemědělství, aby přestal hrát němého Bobše a odpovídal na konkrétní otázky. Asi třikrát jsme se tu ptali, že uváděl v materiálu, že přibude 14 tisíc pracovních příležitostí, je to tam černé na bílém, chceme vědět kde, v jaké souvislosti, co to vlastně vyvolá. Odpověď nula.

A přidám ještě jednu, abych ji připomněl.

Když šel materiál do vlády, mělo ve svých materiálech zásadní nesouhlas, který pak ministr zemědělství na vládě změnil jako zásadní souhlas. A my jsme se ptali, kde se to vzalo a proč, co se stalo tak významného, že ze zásadního nesouhlasu Ministerstva zemědělství v oficiálních materiálech se stal zásadní souhlas. Co přivedlo ministra zemědělství k tomu, že najednou změnil názor.

Když pan ministr zjistil, že jeho ministerstvo tuto připomínku podalo, tak se tedy velmi zlobil. A samozřejmě jako ministr měl právo ji stáhnout, tak ji stáhl. Takže to byla nejenom připomínka Ministerstva zemědělství, kde ministr otočil, byla to nejenom připomínka Ministerstva financí, kde ministr otočil, ale byla to i zjevná veřejná lež ministra financí, když seznamoval Sněmovnu i veřejnost se stanoviskem Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise.

Jeho úřad měl stanovisko pozitivní a Ministerstvo financí doporučovalo pozměňovací návrh Karla Raise přijmout. K těm otázkám, se kterými se obracíme na pana ministra Jurečku, si myslím, že si zaslouží otázka na pana ministra financí Babiše, z jakého důvodu obelhal veřejnost i Poslaneckou sněmovnu v otázce stanoviska Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu Karla Raise. Jaký k tomu měl motiv. Nyní s faktickou poznámkou znovu pan poslanec Petr Bendl, poté s přednostním právem pan ministr životního prostředí.

To skoro vypadá, že jste se domluvili a že vlastně největší obhájce ministra zemědělství je Miroslav Kalousek.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající.

Proto byla debata a proto také ten výsledek kompromisu bylo 30 %. Tedy 30 % možnosti plnit minimální množství čistých či vysokoprocentních biopaliv, aby tato zůstala zachována.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já se proto pokusím...